Takže jedna věc je deklarovat vůli společné pozice a druhá věc je na ní dále pracovat. My jsme připraveni podpořit návrh usnesení, který zde představil kolega Bartošek.

Ta usnesení jednoznačně odsoudila akty teroru na území České republiky rukou ruské vojenské zpravodajské služby. Jednoznačně se vymezila za obhajobu českých zájmů a české suverenity pokud to mám takto formulovat a apelovala na vládu, aby v rámci počtu diplomatických pracovníků, diplomatů a dalších zaměstnanců byl nastaven paritní poměr, ale v tom smyslu, aby byl počet diplomatů stejný.

A pokud se máme bavit o poměrném zastoupení, tak se nevyhneme tomu, aby tito lidé byli propuštěni a do budoucna aby tam pracovali především čeští diplomaté, zaměstnanci Černínského paláce. Celá kauza má dvě roviny. První rovina je bezpečnostní a zpravodajská.

Upřímně řečeno, tam, kde jsme daleko více skeptičtí, je ten příběh, který se začal odvíjet a dnes to již víme od 7. 4.

Nechci to přesně parafrázovat. A při vědomí toho, jak těžká situace pro Českou republiku to je a při vědomí toho, že budeme potřebovat mezinárodní spolupráci a my apelujeme, aby Česká republika sdílela tyto informace se světem, se spojenci v NATO, v Evropské unii, ono se to děje a vystoupení na úrovni Severoatlantické aliance proběhlo, jestli se nepletu, a ještě proběhne tak věděl, že v této situaci bude potřebovat funkční zahraniční službu, přesto neváhal a za pět dní vyhodil ministra Petříčka. Nezdá se mi důvěryhodná ani jeho informace o tom, že fingoval cestu do Moskvy.

To prostě nesedí, řekněme si to na rovinu. Věřím tomu, že čas ukáže, jaký byl skutečný motiv. Dnes to nevíme a podle mého názoru teď hovořím za sebe, s dovolením podle mého názoru pan vicepremiér chtěl to zveřejnění nějakým způsobem ještě odkládat, nechtěl s tím jít ven během těch 14 dnů. V sobotu se Česká republika tuto informaci dozvěděla. Rozumím tomu, že jsou z toho všichni naprosto vyděšeni, každý byl vyděšený. Je namístě se ptát, co můžeme udělat pro to, aby se takové události neopakovaly. Odpověď je poměrně jednoduchá, už to zde také zaznělo, ale já to musím říct i za náš klub, aby to bylo jednoznačně zde zaznamenáno. Odpověď je taková, že musíme naslouchat varování bezpečnostní komunity.

Úplně stejně je potřeba brát bezpečnostní varování vážně, když se bavíme o kybernetických technologiích, o IT.

A takových případů bude vícero. Budou to různé příklady investic do zbrojního průmyslu, armádních zakázek, budou to případy budování klíčové infrastruktury, budou to další energetické projekty.

Děkuji za pozornost. Stanovisko Pirátů spočívá v tom, že podpoříme ty návrhy, které zde byly předneseny. Děkuji za slovo. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Ahoj, kamarádi a přátelé, vítám vás u dnešního živého vstupu. Teď si konečně řekneme, co se tady vlastně stalo.

Potřebovali jsme výbuch.